A já dopředu chci varovat českou vládu, aby neposílala žalobu Evropskému soudu, protože jednak to nemá odkladný účinek a jednak by to bylo zbytečné protahování té obrovské mezinárodní ostudy, kterou nám tady způsobil předseda vlády České republiky díky své vlastní hamižnosti a díky svým vlastním soukromým zájmům. Takže takhle to bude. To všichni víme. Ví to i pan premiér. Kdyby pan premiér byl ochoten proplácet prohrané sázky, jako že není, jednu mi pořád dluží, tak se s ním klidně vsadím o jakýkoliv obnos, že Česká republiky ty peníze zaplatí.

Prosím, máte slovo. Vážená prázdná premiérská židle, vážená vládo, dámy a pánové, jsme svědky toho, co tady opakovaně pan premiér tedy lítostivě, dojemně, dojímavě promluví, jedná se o jeho problém, jeho osobní problém, a odkráčí středem. Já se vrátím věcně k tomu, co tady zaznělo z úst pana premiéra, abyste to věděli vy, poslanci této dolní sněmovny. Samozřejmě že Česká republika žádné platby vracet nebude.

Takže kdo na to doplatí? To je celé. Je potřeba také tady jasně říct, že ten dojemný projev pana premiéra byl zcela mimo realitu, protože se dotýkal doby před zpřísněním evropské legislativy. Všichni víme, že minulý rok se evropská legislativa zpřísnila. A budu konkrétní. Podle této legislativy je v konfliktu i ten, kdo má na čerpání dotací ekonomický zájem a kdo se současně podílí na plnění rozpočtu. Jestli to pan premiér je nebo není, přesně to je předmětem této auditní zprávy a předběžný nález jasně říká, že je. Já jsem očekával, že pan premiér přijde, řekne, že za hodinu na webových stránkách Ministerstva financí paní ministryně tady sedí, možná zadává pokyn svým úředníkům, to by byla dobrá zpráva anebo na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj budou tyto zprávy zveřejněny, aby byly veřejné, abychom věděli a veřejnost věděla, jakým způsobem na ten problém nahlíží Evropská komise. A také bych očekával, že se k tomu pan premiér postaví jako chlap a oznámí, že v případě, že tyto předběžné nálezy budou potvrzeny, tak jeho firmy, firmy holdingu Agrofert, do koruny všechny dotace vrátí. Do žádného nadačního fondu, ale vrátí je České republice, tak aby nebyl poškozen poplatník, daňový poplatník, a nebyli poškozeni občané České republiky. Dámy a pánové, vážená veřejnosti, já myslím, že to je nabíledni, jakým přístupem tato vláda, jakým přístupem tento premiér přistupuje k zájmům našich občanů. A když hovoří o tom, že chce něco řešit, tak dvě miliardy do sociálních služeb mohl poslat už včera! Ničeho! Bohužel. A nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Rakušana, předsedu STANu. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, své vystoupení jsem avizoval ještě ve chvíli, kdy si tady pan premiér vlády České republiky Andrej Babiš zrovna balil věci. Netušil jsem, že odejde. Stalo se tak. Já tady k prázdné židli mluvit nebudu. Takto vnímá premiér vlády České republiky parlamentní diskusi.

Takto diskutovat nebudeme. Pan premiér se opět ukázal jako srab! Díky.

Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.